Protože to není možné, protože v tom systému by se potom nemohl legálně pohybovat, protože skoro bych řekl, nechci paušalizovat, je nemožné, když má někdo sedm, osm, deset exekucí, aby se s tím nějakým způsobem vypořádal. Ale my se při odůvodňování některých pozměňovacích návrhů tady právě odvoláváme na to, že má někdo deset, dvanáct, třináct exekucí. Ale právě pro tyto případy je vhodné oddlužení, ta insolvence. To znamená, máme před sebou hlasování. Jsem rád, že už to budeme mít za sebou, protože ta debata, ten tlak ze všech možných stran je obrovský, je to citlivé téma.

Takže to pravidlo takhle skutečně není.

Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit někdy příště.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já jsem chtěl reagovat už ve středu, ale protože bylo přerušeno, tak tak činím až teď.

Co chci ale říci, že ani ta licence ovšem nemusí být zárukou férového jednání těch poskytovatelů, a je třeba upozornit na jednu věc, proběhlo to i v médiích.

Děkuji.

Ten zákon je dobrý, je velmi dobrý, je tam tuším 20 milionů základní kapitál a tak dále, to znamená, že to velmi zpřísnil. Velmi to zpřísnil.

Chtěl jsem to změnit, určitě budu mít svědky, kdyby tady byla paní ministryně financí.

Já jsem si tím kolečkem prošel, protože jsem tenhle problém obcházení zaznamenal.

Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi popřát vám dobré dopoledne a krátce se také vyjádřit k projednávané problematice.

Já si ale myslím, že tady máme ještě třetí pohled, a ten je podle mě mnohem důležitější, a to je pohled celé společnosti, kterou my zvolení poslanci bychom tady měli zastupovat.